Děkuji panu poslanci Karamazovovi a to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže nikdo takový není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana zpravodaje nebo paní ministryně. Paní ministryně. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, změny financování škol, které předkládáme, žádaly dlouho všechny odborné asociace ve školství, školské odbory, zaměstnavatelé i OECD. Stejně jak musí být každému známo, že v tuto chvíli je na máločem taková shoda jako právě na těchto změnách financování škol. Férové a spravedlivé financování škol je základním předpokladem kvalitního vzdělávání. Kvalita bez peněz je metoda, která se školám zajedla. Tu si zkoušely dlouhou dobu.

Toto všechno slýchám od učitelů a ředitelů také. Toto jsou ale konkrétní kroky, které tyto jejich problémy vyřeší. Stát také začne směrem ke školám být fér a zaplatí to, co si objednává v rámcových vzdělávacích programech. Doposud tomu tak nebylo a není tomu tak.

Děkuji paní ministryni. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo. Prosím. Děkuji, pane předsedající. Já budu velmi stručný. V podstatě budu jenom konstatovat, že proběhlá rozprava se týkala z větší části pozměňovacích návrhů, k samotnému financování, které je předmětem této změny zákona, nepadly zásadní připomínky, a z praxe můžu potvrdit, že tak jak jsem procházel jednotlivá ustanovení a samozřejmě i připravované podzákonné předpisy, tak tato novela zavádí skutečně předvídatelnost, to je velmi důležité, a transparentnost do financování školství. Děkuji panu zpravodaji. S přednostním právem pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

A možná je to dobře, že můžu vystoupit po paní ministryni. Jenom si myslíme, že metoda zvoleného financování není správná a že přinese pravý opak.

V tom případě ale nechápu, proč nezvolíme tu nejjednodušší metodu, která je nejméně administrativně náročná, což znamená, že stát dává na každé dítě stejnou částku. To se přímo nabízí v logice toho, co jste řekla v úvodním vystoupení.

Děkuji za pozornost. Paní ministryně ještě s přednostním právem. Prosím, paní ministryně. Nechci tady být za hlupáka a rozhodně ani koalice, že nás nenapadlo to, co se nabízí částka na každého žáka, spravedlnost. Přece víte, jak komplikovaná je síť škol. To, co navrhuje Občanská demokratická strana, není jednoduché řešení, resp. je to jednoduché řešení a znamená kompletní zánik všech malotřídních škol v našich malých obcích. Prosím, pane předsedo. Dámy a pánové, já jsem bohužel neměl možnost tady být na diskusi, také jsem nechtěl vystupovat, ale když paní ministryně to zakončila takovým apelem na to, jak špatný je nápad Občanské demokratické strany, tak mi to nedá, abych přece jenom nevystoupil. Jsem přesvědčen, že je potřeba provést změnu financování regionálního školství, že způsob, který byl v posledních letech uplatňován, vede k zásadním problémům, a to především k problémům, které způsobují růst nerovnosti v podmínkách financování žáků v jednotlivých krajích. Současně jsem ale přesvědčen, že řešení, které zvolilo Ministerstvo školství, je řešení špatné, které nepovede k odstranění tohoto problému, nepovede k lepším podmínkám pro školy, pro ředitele škol, nepovede k tomu, aby byli lépe odměňováni kvalitní učitelé, nebude mít motivační efekt a nebude dostatečně efektivní z hlediska vzdělávacího systému. Řešení, které navrhovala Občanská demokratická strana, a řešení, které jsem připravoval s týmem odborníků v době, kdy jsem byl ministr školství, bylo skutečně založeno na principu financování, nebo poskytování finančních prostředků na jednotlivé žáky.

Náš systém byl jednoduchý, náš systém byl motivační, náš systém odstraňoval nerovnosti ve financování. A mě velmi mrzí, že tímto způsobem Ministerstvo školství nešlo. To, co tady máme předloženo, je nárokové, komplikované a nepovede to k lepším výsledkům vzdělávání. Systém, který jsem prosazoval já a který prosazuje Občanská demokratická strana, je přesně opačný. A ručím vám za to, že by na základě takového systému žádná malotřídní škola nezanikla, protože i na to se tam samozřejmě pamatovalo. Děkuji panu předsedovi. Nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a sdělil nám k nim stanovisko výboru.